Pro mě absolutně největší prioritou je online finanční úřad. To jsem řekla mockrát a dělám na tom. Ten projektový tým funguje, nechávám si pravidelně interpretovat výsledky.

Tu cestu jsme vybrali už někdy v září tohoto roku a teď připravujeme otevřené výběrové řízení, kde jsem pracovní termín dala do konce ledna 2018. Počítám, že to bude dříve.

Využijeme tzv. elektronického podání a mám tady podrobně popsanou celou řadu funkcionalit, které jsou připraveny, zpracovány a provedeny.

A ještě jedna věc: Ministerstvo financí stálo za jediným digitálním projektem minulé vlády a to je EET. Za šest měsíců. A ve veřejné správě digitální projekty v podstatě není nic jednoduchého. Měli jsme na krku celou řadu trestních oznámení, kontrolních výborů Poslanecké sněmovny a já nevím čeho všeho. A ten systém funguje, nic, žádné trestněprávní důsledky z něho vyvozeny nebyly, naprosto bezproblémově a hlídací psi nás kontrolují odleva doprava. Prosím, informujte příště korektně. Děkuji paní ministryni financí a mám tam tři faktické poznámky. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

Je potřeba rozlišovat plány, přání a výsledky.

Podívejte se, jaký máme návrh programu, a my tady debatujeme o plánech Ministerstva financí na Moje daně. Nebudu tady reprodukovat tristní prezentaci tohoto projektu na rozpočtovém výboru, a to jsem velmi umírněný ve výrazech, když to takhle řeknu.

To je opravdu nepřijatelné, paní ministryně. A musím říci, že je třeba vládu pochválit, že přišla na takový geniální manažerský postup. Oni sami sebe kontrolují. Na každé radě, na každém zastupitelstvu je standardní bod kontrola usnesení, kontrola úkolů, ale tady jsme museli počkat a po pěti letech vláda ANO přišla na to, že se budou sami kontrolovat, a přečtěte si to.

Takže prosím pěkně buďme objektivní v tom.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Rád bych pohovořil, a nechci samozřejmě opakovat to, co již zde bylo řečeno, i co se týká nezávislosti a nestrannosti činnosti naší policie, bezpečnostních rizik a těchto podobných věcí.